Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Mnoho z vás samozřejmě na těch jednání bylo. Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů, všichni tito každou pasáž zákona projednávali na pracovní úrovni a mohli se k tomu vyjadřovat. Tak prosím, neříkejme takovéhle věci, nepatří to sem. Já si myslím, že si vzájemně našich korektních vztahů vážíme, a toto nemáme zapotřebí ani jeden.

Tohle k soudu vůbec nedojde, a je to samozřejmě i o té systémové podjatosti. Nyní pan poslanec Ivan Adamec se svojí faktickou. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Nikdy jsem neřekl, že protestuji proti tomu, když tady povedeme debatu o tom, že změníme smíšený model veřejné správy.

A prosil bych opravdu, poslouchejme se.

... právě měníme ten systém, což je úplně špatně. Děkuji za pozornost.

Já vám předávám slovo na faktickou a loučím se. Dámy a pánové, tady zaznívá, jak to funguje na městech a obcích.

A většinou ti občané sami tušili, že jejich požadavky jsou třeba neoprávněné a že chtějí udělat něco, co by dělat neměli, a úřad jim v tom brání. A to, že by slučovali stavební úřad se zastupitelstvem nebo starostou, to je opravdu marginální. Sam si uvědomuji, že v mnoha městech a obcích, zvláště těch větších, a u složitějších projektů ty problémy jsou.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v přihlášených v rámci faktických poznámek. Nyní vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová a připraví se pan poslanec Marek Výborný. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já se samozřejmě pokusím volume stáhnout mírně doleva. Samozřejmě vím, jaký je rozdíl mezi platností a účinností, pane poslanče Adamče, prostřednictvím pana předsedajícího.

Prostřednictvím paní předsedající.

Kolonka tam sice je, ale je tam částka nula.

Je to ve stenozáznamu. Jestli chcete, můžu vám ho přečíst.

Nic víc mi nebylo řečeno. Děkuji vám. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ale ne, dvě poznámky. Tady vůbec není sporu. My jsme vždy byli zajedno a jsme zajedno, že jednohlavé stavební úřady skutečně jsou nefunkční a ani s nimi nepočítáme. Pan ministr to může potvrdit. Jednáme o tom už řadu měsíců a skutečně tam nebudou. A potom bych chtěl tedy říci tady na mikrofon, a já jsem to říkal paní předsedkyni Schillerové i paní předsedkyni Dostálové: já jsem opravdu tou svojí poznámkou neměl na mysli jí. Já jsem to řekl směrem k těm zájmovým skupinám, které se na tvorbě toho zákona, případně jeho věcném záměru podílely. To nakonec i paní poslankyně Dostálová mi potvrdila, takže tam jsem směřoval samozřejmě tu svoji poznámku, že těch zájmů při tvorbě stavebního zákona bylo obrovské množství, a samozřejmě každý tím sledoval nějaké své vlastní zájmy.